Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Zemědělský výbor doporučuje záporné stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Pardon, ještě jednou? Pardon, já se omlouvám. Tak je to správně. Děkuji za pochopení.

Zemědělský výbor doporučuje kladné stanovisko.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Zemědělský výbor zaujal kladné stanovisko. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Pan kolega se hlásí asi k hlasování. Prosím. Velice se omlouvám. Zpochybňuji hlasování.

Děkuji za slovo. Já bych chtěl upozornit na to, že námitka proti hlasování nebo proceduře má být podána bezprostředně, a v tomto případě mám tedy značné pochybnosti, že tomu tak je.